Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

Ano, stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh?

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Další návrh je návrh B60 pana kolegy Zbyňka Stanjury. Stanovisko?

Děkuji vám. Další návrh?

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh? Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh? Další návrh je návrh B65 pana kolegy Zbyňka Stanjury. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.